Děkuji. Na řadě je pan poslanec Bohuslav Svoboda, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

Docela logicky.

My ji tady neznáme, nebo nemáme, čili tuto zbraň medicíny nemůžeme použít.

To jsou ty kroky, které teď vlastně prezentuje Ministerstvo zdravotnictví, a prezentuje je dobře.

A teď si to všechno mocněte pořád dál, čili ta jistota, že v zemi, kde se ten virus objevil, že tam bude větší počet těch případů, je pravděpodobnost skutečně hraničící s jistotou. Abychom tomu zabránili, na to základní prostředky nemáme. Je to úplně stejné, jako když se bojovalo proti těm infekcím v Africe, kdy nebyly očkovací látky, kdy nebyly stoprocentně účinné léky a šíření přenosu nešlo zastavit.

Ale ten problém je složitější v té věci.

My to teď trošku děláme, ale jenom trošku.